Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já vás poprosím, abyste se usadili na svá místa a přestali diskutovat, protože budeme projednávat návrh programu, na kterém se shodlo grémium. Děkuji. Nejprve vás tedy seznámím se závěry z dnešní porady s místopředsedy Poslanecké sněmovny a zástupci poslaneckých klubů. Pokud jde o další postup při projednávání schváleného pořadu 36. schůze, navrhuje grémium tuto strukturu:

Ve čtvrtek 17. prosince bychom projednávali body v tomto pořadí: 211 odpovědi na písemné interpelace, v 11 hodin poté bod 195, poté případně neprojednané body z bloku zprávy, návrhy a další.

Táži se, zda má někdo proti tomuto námitku. Není tomu tak. Budeme hlasovat nejprve o programu na úterý 8. 12.

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 84. Přihlášeno 162 přítomných, pro 155, proti nikdo. Návrh byl přijat.

Proti? Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 85, do kterého je přihlášeno 165 přítomných. Pro 158, proti nikdo. Návrh byl přijat.

Proti?

Hlasování končím. Proti nikdo. Návrh byl přijat. Nyní budeme hlasovat o programu na pátek 11. prosince.

Proti?

Hlasování končím. Pro 159, proti nikdo. Návrh byl přijat. Dalším dnem, o kterém budeme hlasovat, je úterý 15. 12.

Proti?

Hlasování končím. Návrh byl přijat. Nyní přistoupíme k hlasování o programu na den středu 16. 12.

Proti? Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 89, do kterého je přihlášeno 169 přítomných. Návrh byl přijat.

Proti? Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 90, do kterého je přihlášeno 169 přítomných.